Ostatní návrhy v tuto chvíli komentovat nebudu. Myslím si, že jsem okomentoval ty zásadní. Doufám, že ve třetím čtení bude ten zákon podpořen se zachováním těch klíčových pravomocí, byť s určitou modifikací podle návrhů z výborů a zde ve druhém čtení tak, aby se nám podařilo naplnit záměr zlepšit ochranu lidských práv v České republice. Děkuji za pozornost. Já děkuji. Táži se pana zpravodaje, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Tudíž končím druhé čtení tohoto návrhu a jen připomínám, že pan poslanec Karamazov podal návrh na zamítnutí a o tomto budeme hlasovat až ve třetím čtení. Končím projednávání tohoto bodu.